Hospodářská komora České republiky dlouhodobě podporuje realizaci rozsáhlé systémové změny, a to nejen novelizací insolvenčního zákona, ale i změnou přístupu zainteresovaných subjektů a dalšími opatřeními, která je třeba uskutečňovat postupně a dlouhodobě. V případě, že by předkladatel, ministr spravedlnosti, trval na předložení materiálu a pokračování v legislativním procesu i přes výše uvedený nesouhlas Hospodářské komory, uplatňujeme níže uvedené připomínky našich členů. To číst nebudu znovu, protože to skutečně tady četla slovo od slova paní kolegyně Adamová Pekarová. Ale co tady nezaznělo, je, jak se vypořádalo s tímto stanoviskem Ministerstvo spravedlnosti. Nebudu vás napínat nevypořádalo. Je to v té kolonce, která nebyla ze strany Ministerstva spravedlnosti akceptována. Takže Ministerstvo spravedlnosti píše: Oddlužení představuje dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný.

Tohoto cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného uspokojení věřitelů, resp. snahy o takovéto uspokojení. Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro stát v rámci sociálního daňového systému spojený s opětovným nastartováním transparentní ekonomické aktivity dlužníkem. Byť v individuálních případech, píše Ministerstvo spravedlnosti, může být uspokojení pohledávky věřitele nižší než za stávající právní úpravy, z makroekonomického pohledu je předpokládán opačný stav. Například pravidlo, podle něhož je splněno oddlužení a dlužník je osvobozen od placení zbytku dluhu v případě, kdy v období tří let splnil alespoň 50 % nezajištěných pohledávek, podle Ministerstva spravedlnosti motivuje dlužníka uspokojit pohledávky věřitelů v co největším rozsahu.

Dlužník je po schválení oddlužení plněním splátkových kalendářů se zpeněžením majetkové podstaty povinen až na výjimky vydat majetek ke zpeněžení majetkové podstaty a po dobu až sedmi let splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku podle § 398 insolvenčního zákona a plnit povinnosti podle § 412 insolvenčního zákona.

Porušení povinností, a to zejména povinností podle § 412 insolvenčního zákona může vést ke zrušení schváleného oddlužení, a to v jakékoli fázi plnění splátkového kalendáře.

O omluvu do konce jednacího dne požádal pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Dále pan poslanec Josef Hájek od 13 hodin do konce jednacího dne.

Myslím, že už je tady klid, paní poslankyně, můžete pokračovat. Děkuji, pane místopředsedo. Pořád diskutujeme připomínky Ministerstva spravedlnosti k tomu, co napsala jako zásadní připomínky Hospodářská komora. Ministerstvo spravedlnosti píše: Porušení povinností, zejména povinností podle § 412 insolvenčního zákona, může vést ke zrušení schváleného oddlužení, a to v jakékoli fázi plnění splátkového kalendáře. Dohled nad plněním povinností vykonává insolvenční správce a insolvenční soud. Předpokladem povolení oddlužení je, že přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení není nedbalý či lehkomyslný, resp. že z jeho dosavadního způsobu života nelze usuzovat, že dlužník nebude plnit povinnosti v insolvenčním řízení. To by mě zajímalo, kdo toto a jakým způsobem bude hodnotit, když samozřejmě tyto záležitosti nemůžou býti ani projednávány na úrovni samospráv v nějakém veřejném režimu. Naráží to na celou řadu jiných věcí. Tak jak někdo bude, jakým způsobem bude zkoumat to, jestli někdo vede nezřízený nebo zřízený život? Tam bylo vysvětleno Ministerstvem spravedlnosti, že lhůtu sedmi let k opětovné možnosti vstupu do oddlužení poté, co byl dlužník osvobozen, považují za lhůtu přiměřenou.

Oddlužení podle Ministerstva spravedlnosti představuje benefit pro dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný.

Omezit dlužníka pouze na jednu možnost, resp. prodloužit mu lhůtu k podání návrhu na povolení k oddlužení, se podle Ministerstva spravedlnosti jeví nepřiměřeně přísným, ostatně ekonomický neúspěch poctivého dlužníka se může dostavit opakovaně.

Tohoto cíle je dosahováno příslibem oddlužení v případě částečného uspokojení věřitelů, resp. snahy o takovéto uspokojení. Oddlužení tak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější, píše Ministerstvo spravedlnosti, než setrvání v předinsolvenční fázi, a dále znamená ekonomický benefit pro stát.

I Hospodářská komora měla připomínku k té částce 100 tisíc korun, kdy Hospodářská komora navrhovala alternativně vypustit větu: Dlužník také není povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, že jeho hodnota přesahuje tisícinásobek částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti.